Děkuji. Bylo to s přednostním právem, to znamená, nemusel být přednesen žádný návrh. Pokračujeme návrhem pana poslance Vladimíra Koníčka, připraví se pan poslanec Zlatuška. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, na několika minulých řádných schůzích jsem navrhoval zařadit do programu bod Informace vlády o průběhu církevních restitucí. Chtěl jsem tak pomoci panu premiérovi splnit slib, který dal u tohoto pultíku před více než rokem, když slíbil, že na následující schůzi Poslanecké sněmovny předloží on jako předseda vlády informaci vlády o průběhu církevních restitucí. Blíží se konec roku a s posledním prosincem skončí ochrana území Brd jako vojenského újezdu. Církve podaly žádosti i na toto území, byť za ně dostaly náhradu už za první republiky. Úřady dosud nerozhodly o žádostech o vydání, na které nemají církve za současné situace nárok, protože území vojenských újezdů se nevydává. Ale jak to bude od 1. ledna, bych rád slyšel od pana premiéra.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

V obou případech zde nebudou dnes nebo tento týden kvůli zahraničním cestám lidé, kteří mohou meritorně předkládat návrhy, které by byly ku prospěchu té věci.

A týkal se minimálně části materie, která byla obsažena v pozměňujícím návrhu, který se tam projednával. Z toho hlediska by bylo velice vhodné z toho nedělat politikum nebo přetahování o tom, jestli silově ten návrh jako celek má projít navzdory stanovisku pana vicepremiéra, nebo ne.

Pokud to bude tento týden, to konsenzuální stanovisko v tom nebude.

Například je tam část, která by likvidovala farmaceutický výzkum založený na výsledcích vědců z České republiky. Nezopakoval by se už nikdy případ profesora Holého, jehož patenty mohla vzít farmaceutická firma ke klinickým zkouškám, prostě proto, že ty formulace, které se tam dnes dostaly nad rámec toho, co po nás požaduje Brusel, by takovýto postup znemožnily.

Dobře, děkuji. Budeme tedy hlasovat u těch bodů za prvé o vyřazení a potom o pevném zařazení tohoto bodu, jak bylo předneseno. To máme oba návrhy. Paní kolegyně Putnová se ještě hlásí.

Děkuji. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych se chtěla vyjádřit k novele zákona o podpoře výzkumu, protože pan vicepremiér řekl, že kulatý stůl, který byl avizovaný na školském výboru, se týkal věcného záměru, který se teprve připravuje. My jsme byli zřejmě uvedeni v omyl, protože v té době, kdy jsme projednávali tuto normu na školském výboru, jsme se domnívali všichni, že se sejdeme, abychom v rámci kulatého stolu se zainteresovanými skupinami tuto novelu probrali. Takto jsme to všichni vnímali a stojíme o to, aby tento kulatý stůl skutečně proběhl. Ptám se, kdo další ještě do diskuse o programu schůze. Ptám se, jestli má někdo výhradu, abychom hlasovali jedním hlasováním o všech návrzích z grémia.

Ano?

O vyřazení bodů projednaných na 35. schůzi a neprojednaných výbory ústavněprávním a zdravotním rozhodneme v hlasování číslo 2, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Děkuji vám.

Omlouvám se, pane předsedo. Které nemohou být dnes projednány, ale musí být zařazeny. Tak jsem to měl říct podle jednacího řádu. Ano, omlouvám se všem.

Děkuji vám.